Upozorňuji, že i tady je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1086/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to péče, která má v sobě zásadní složku preventivní, zásadní složku vlastně léčby a sledování dětí zdravých.

Problém, který je mezi těmi dvěma obory, to vlastně nejsou dva obory, to znamená dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, které vznikalo, vlastně bylo jediné, to znamená přechod v těchto jednotlivých dvou oborech, aby ti lékaři, kteří se vzdělají jako pediatři, mohli po určitém absolvování doplnění v kurzech pracovat jako praktičtí lékaři pro děti a dorost, a obráceně, pokud by nějaký praktik pro děti a dorost chtěl dělat klinickou medicínu a tu velkou medicínu s využíváním všech těch technik a vědomostí, které máme, tak aby mohl v tomto oboru přejít.